Je to normální?

Takže já v tuto chvíli, paní místopředsedkyně, dávám návrh na předřazení bodu číslo 49, což je sněmovní tisk 54, a to je návrh poslance Andreje Babiše na zmrazení platů politiků. A zdůraznila bych, že se to netýká státních zástupců a soudců, týká se to pouze politiků. To je první bod.

Jsem přesvědčena o tom, že nejsou podmínky k vyhlášení stavu legislativní nouze, a jsem přesvědčena o tom, že tím, že paní předsedkyně Poslanecké sněmovny včera poslala všem poslancům, že vyhlašuje stav legislativní nouze, tak že § 99 odst. 1 jasně říká, že Sněmovna může stav legislativní nouze zrušit. Vy zastáváte názor, že by to mělo být prostřednictvím bodu, proto si dovolím tento bod zařadit s názvem Stav legislativní nouze. Ale zároveň si, paní místopředsedkyně, protože se nemůžu v žádném případě ztotožnit s tím, co tady zaznělo, dovolím znovu dát procedurální návrh a žádám vás, abyste o něm dala bezprostředně hlasovat, o zrušení stavu legislativní nouze. Děkuji vám. Abychom si to ujasnili, paní poslankyně.

A zároveň navrhujete...

Chcete na to reagovat někdo s přednostním právem?

Prosím, paní předsedkyně. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Já si myslím, že jsme přece tady běžně...

Pouze poslanci s přednostním právem mohou navrhovat jiné návrhy.

Návrh, který před hodinou a čtvrt Poslanecká sněmovna nejprve ústy předsedajícího prohlásila za nehlasovatelný, posléze nevypořádanou námitkou proti rozhodnutí předsedajícího prohlásila celá tato Sněmovna za nehlasovatelný, podle mého názoru už nemůže být podán, měl být prohlášen prostě a rychle za nehlasovatelný.

Jádrem sporu bylo to, zda moje ctěná kolegyně může vznést procedurální návrh? Já tedy svým jednoduchým právním vědomím si myslím, že procesní návrhy jsou opakovatelné a opakovaně hlasovatelné.